Ale už nemůže vyšetřovat, jak k tomu došlo.

Koneckonců každý tam bude mít svého zástupce, to znamená, každý klub bude mít objektivní zprávu, zda ta komise postupovala, nebo nepostupovala korektně. Právě proto, že nemůžeme vyloučit, že taková situace se bude opakovat.

Ale argument to není. To by bylo jedině v případě, kdyby to vyšetřovaly orgány činné v trestním řízení. Děkuji. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Hájek.

To znamená, co ještě chcete více?

Hezký večer, dámy a pánové. Já chápu, že je hodně hodin, že jsme unavení a že pan kolega Josef Hájek prostřednictvím pana předsedajícího měl potřebu tady něco říkat, ale pořád tady platí pravidla a platí také to, že když předsedající hovoří, načítá omluvy a nedostaneme slovo, tak hovořit nemůžeme. Také děkuji.

Prosím. Prostřednictvím pana předsedajícího panu poslanci Hájkovi.

Na tenhle termín jsem kdysi od vašeho předsedy vyhrál sázku o deset milionů korun a nikdy mi to nezaplatil.

Děkuji.

Prosím.

Neobviňujte jiné z něčeho, co neudělali. Nezapomeňte.

Prosím pana poslance Bartoška, který je v tuto chvíli posledním přihlášeným s faktickou poznámkou. Prosím. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Otázka, proč nevystupujeme prostě proto, že máme respekt k vašemu času a k jednacímu řádu. Jestliže piráti mají potřebu diskutovat, nebo kdokoli jiný, jsme tady, a jestliže máme co říci, do diskuse se přihlásíme. Paní poslankyně, prosím vás, jestli se mnou chcete diskutovat, přihlaste se na mikrofon, já vám rád odpovím, ale nepokřikujte na mě. Takže já budu pokračovat.